Děkuji panu poslanci Váchovi. Jestli se někdo další do rozpravy nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí celého tohoto zákona. Já vás všechny odhlašuji, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Přivolám naše kolegy z předsálí.

Budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl předložen v průběhu projednávání. Já zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí.

Návrh nebyl přijat. Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním nám k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji. Já děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Tuto bychom následně schválili a potom přistoupili k hlasování o jednotlivých návrzích.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

O tom jsme již tedy hlasovali. Jako další hlasování by mělo být hlasování o legislativně technických úpravách.

Garanční výbor tento návrh nedoporučil podpořit, bylo to hlasování číslo čtyři. Zároveň musím upozornit, že v souvislosti s nově přijatými pozměňovacími návrhy, kterými jsou vkládána do textu zákona nová ustanovení paragrafů, odstavců, písmen, musí být následně provedeny příslušné legislativní úpravy v celém textu zákona týkající se vnitřních odkazů, a to i formou novelizačních bodů. Ještě bych si dovolil upozornit, že schválením legislativní úpravy k pozměňovacímu návrhu A12 se poslední dvě věty zrušují, je uveden pod bodem 3 legislativních úprav, se pozměňovací návrhy A12 a D1 stanou totožné. Nyní musím také upozornit, že předložené pozměňovací návrhy E1, E2, E3, E4, E5 a E6 pana poslance Kolovratníka jsou nehlasovatelné, byly předloženy k pozměňovacím návrhům pana poslance Gazdíka, které nebyly ve druhém čtení vůbec načteny, jsou pouze uloženy v systému, což je nepřípustné. O věcném obsahu jednotlivých pozměňovacích návrhů vás budu informovat vždy před vlastním hlasování. Jednotlivé pozměňovací návrhy budeme dále hlasovat takto: Nejprve E9 pozměňovací návrh poslance Kolovratníka. Následně K1 pana poslance Koníčka. Další hlasování A1 nově vkládané novelizační body 16 a 17, je to pozměňovací návrh školského výboru.

Další hlasování A1 body 19, 20, 21, jde o pozměňovací návrh školského výboru.

Další hlasování E14.

Následuje hlasování o E15.

Další hlasování A9.

A dále budou nehlasovatelné G2 a F1, protože jdou proti sobě a upravují stejnou problematiku. A poté by byl následně nehlasovatelný F1.

Pak budeme hlasovat o C4 pozměňovací návrh pana poslance Gazdíka.

Chtěl bych tady upozornit, že proti tomuto pozměňovacímu návrhu bylo předloženo 25 různých pozměňovacích návrhů, z nichž ještě některé jdou proti sobě nebo se prolínají nebo jsou totožné. Proto bylo velice obtížné vytvořit proceduru tak, aby byla hlasovatelná. Proto bych vás rád požádal o její dodržení. V případě vznesení protinávrhu z pléna budeme muset přerušit dnešní projednávání tohoto bodu. Říkám to na základě dohody s legislativou.